My tady máme před sebou sněmovní a senátní verzi. Mimochodem, Ministerstvo spravedlnosti podporovalo a podpořilo sněmovní, Ministerstvo financí senátní. Jak již zaznělo, část neziskového sektoru podpořila sněmovní verzi, část asi vám přišly ty maily včera i verzi senátní. Když se na to podíváme z pohledu aktérů, koho tam máme: dlužníka, zaměstnavatele, banky, exekutory. Já to zkrátím, protože už je půl osmé. Každá z těch verzí má něco do sebe.

Jak jsem řekl na tiskovce, já osobně podpořím svůj původní návrh, tedy sněmovní verzi.

Já vám děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

My zde máme dvě verze.

Děkuji za podporu sněmovní verze a děkuji všem kolegům za korektní projednávání tohoto tisku. Děkuji. To byla poslední písemná přihláška do rozpravy.

To jenom věcně k tomu, co tady zaznělo. A děkuji za podporu senátní verze. Děkuji.

Já vás všechny odhlásím, prosím přihlaste se znovu svými kartami.